Tak jako už dneska dokáže daňový řád, nebo daňový řád počítá s tím, že se dají odpouštět penále, tak já přicházím s tím, aby se to mohlo týkat i pokut.

Děkuji za pozornost. A jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřila k daňovému řádu. Jak už jsem zmiňovala, tak si zaslouží daňový řád jednu pochvalu, a to že Ministerstvo financí využilo potenciál daňové informační schránky, která existuje už dlouhou dobu, ale zatím poplatníkům sloužila jen okrajově, většinou pouze ke zjišťování stavu na daňových účtech. A toto může být samozřejmě přínosné pro malé podnikatele, kteří nemají zřízenou datovou schránku. Na druhou stranu vnímáme, že je navržena řada změn, které ve srovnání se současným stavem přinesou v mnoha ohledech pro daňové poplatníky výrazně horší podmínky. Zmiňme například několik ustanovení, jako je zrušení toleranční doby pro podání daňového přiznání a placení daně, výjimky, při kterých daňovému subjektu nevzniká nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, či zrušení úroku z neoprávněného vymáhání správce daně.

Jednorázově to přinese státu, resp. státnímu rozpočtu, 16 miliard korun. A samozřejmě to může způsobit problémy i na straně poplatníka. Dost často zaznívá, že tato úprava je úpravou proklientskou, s čímž se ovšem my nemůžeme ztotožnit, protože si myslíme a jsme přesvědčeni o tom, že změny významně zhorší pozici daňových poplatníků a zároveň nejsou nijak nezbytné. Podpoříme některé pozměňovací návrhy, v podstatě většinu pozměňovacích návrhů kolegů z ostatních klubů.

Týká se to pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem C1 a týká se změny úroku z prodlení.